Znovu připomenu, že mě pobavil pirátský pozměňovací návrh, který v podstatě popírá jakékoliv možnosti hlasování. Ale samozřejmě bychom to nebyli my v SPD, kdybychom nedali možnost ostatním stranám, které zradily svůj program, aby svoji pozici neprodleně napravily. Proto samozřejmě představím svůj pozměňovací návrh, který je již vložen v systému.

Takže neuvěřitelné číslo.

Abychom dali prostor i těm, kteří se obávají referenda, ale přesto by ho asi chtěli, tak buď můžete hlasovat pro můj pozměňovací návrh 100 tisíc podpisů, nebo 250 tisíc podpisů.

Tady přesně vidíte to pokrytectví. Když tady proběhlo jedno jediné referendum v historii České republiky, jedno jediné celostátní referendum, tak to bylo bez kvora, aby to určitě dopadlo. Přitom je to ten stejný občan, jenom o pár let starší, a přitom je to ten stejný občan, který rozhodoval o tom vstupu do Evropské unie. Je to demokratické. Senátora může zvolit jeden člověk, když ostatní nepřijdou. Prostě prostá většina. Dokonce i poslance může zvolit jeden člověk, když by jiní, hypoteticky řečeno, nepřišli.

A o žádné zajímavé otázce nebude možno být hlasováno. Takže my chceme tu prostou nadpoloviční většinu, jako to bylo u vstupu do Evropské unie.

Takže to bude další pozměňovací návrh.

Takže jednotlivě si budeme hlasovat, jednotlivě i o těch kvorech.

Takže tady předkládáme kompletní sérii pozměňováků.

Já jsem říkal, no tak to je opravdu.

Protože pak dáme černého Petra Senátu.

To je v podstatě protiústavní.

Děkuji. Mezitím, než přijde, vás seznámím s omluvami.